Komu vyhovuje ten status quo?

A pokud má někdo nějaké důvody, které skutečně nebyly vyřčeny, prosím, sdělte mi je, já se vám je pokusím vyvrátit.

Pan zpravodaj. Pane předsedající, děkuji.

Dovolte mi jenom, abych trošičku namísto shrnutí těch vystoupení, protože hlavní argumenty jsou jasné, zkusil tu věc rozdělit na takové tři operativní roviny.

Druhá rovina té věci je, zda armáda potřebuje, nebo nepotřebuje újezd Brdy. Můžou na to být samozřejmě velmi různé názory. Já jsem měl možnost se seznámit s analýzou, kterou, myslím, zmiňoval pan předseda Hamáček, také dost podrobně.

A otázka toho, do jaké míry využijí prostor pro cvičení, nebo nevyužijí, za pár měsíců budeme schvalovat rozpočet, a když se do rozpočtu podíváte, samozřejmě ten prostor na výdaje, na cvičení a na teritoriální využití všech prostorů, které mají k dispozici, je hodně financemi limitován.

Mezi pozměňovacími návrhy, myslím, je také jeden, který propojí, abych řekl, rozhodování o transferu území a majetku vůči obcím s jejich souhlasem a seznamem, a tím pádem to pojistí ještě podruhé.

Ve všech těchto třech rovinách si myslím, že máme dost informací a dost kompetence, aby bylo zřejmé, že proces proběhne tak, jak je naplánován. Děkuji vám. Děkuji, pane zpravodaji.

Poprosím kolegu Gazdíka a vystoupím v podrobné rozpravě. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Děkuji panu předsedovi Janu Hamáčkovi. Dalším řádně přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Ladislav Okleštěk, který je omluvený. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Děkuji. Pan zpravodaj se s tím vypořádá. Nyní pan poslanec Novotný.

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych byl velmi stručný a přihlásil se ke svému pozměňovacímu návrhu k tisku 57, který jsem podal jako sněmovní dokument 681. Děkuji. Pan poslanec Zahradník.

Tento návrh byl zařazen do systému jako sněmovní dokument 1372. Děkuji za slovo.